Takže je úplně jasné, že to naše inkaso daní, které se navyšuje, zavedli jsme Daňovou Kobru, zrušili jsme daňový ráj v Praze, tak je podstatně vyšší než náš růst.

A samozřejmě z toho profitují rozpočet, obce, kraje.

Takže toto všechno jsou zase snižování daní, proto nejsme levicová vláda, protože snižujeme daně. A ty projekty, které jsme udělali, jsou příkladem i pro ostatní ve světě. Slovensko se připravuje na EET a další země nás oslovily a diskutují s námi o našich zkušenostech, které jsou samozřejmě velice pozitivní. Děkuji. Přejdeme tedy k další interpelaci, kterou přednese pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo.

Bohužel realita je mnohem smutnější.

A o to víc mě překvapilo, když jsem se dozvěděl, že v plánu na příští rok je další navýšení počtu státních zaměstnanců o 15 tisíc lidí, přestože v souvislosti s elektronizací veřejné správy by naopak mělo přece státních zaměstnanců a především úředníků ubývat. Tak místo flexibilní státní správy máme pozoruhodný byrokratický aparát, armádu půl milionu úředníků. Mimochodem, od roku 2015 se počet úředníků zvýšil o 45 tisíc. Chtěl bych se zeptat, kdy se konečně dočkáme toho, že se díky elektronizaci, protože to je jeden z důležitých smyslů elektronizace, dočkáme úspor, abychom měli víc peněz na platy učitelů, na lékaře, na pracovníky v oblasti kultury. Kdy se konečně začne šetřit a bude to fungovat tak, jak jste sliboval, a konečně nebudou náš stát řídit neschopní lidé. Tady je ten graf, který jasně ukazuje, jak na tom v oblasti digitalizace jsme, jak nás dolů právě táhne oblast digitálních veřejných služeb. Děkuji za odpověď. Děkuji. Slovo má předseda vlády.

Prosím, pane premiére. Děkuji za slovo.

Tak to nejsou žádní zaměstnanci, kteří sedí v kanceláři.

Ano, jsou důležití.

My jsme přišli, naše vláda, s tím, že máme 16 tisíc černých duší. A snížili jsme. A my i soutěžíme dokonce.

Ale snižujeme, víme to, tlačíme na ministry a doufejme, že nás vyslyší.

Poprvé máme jasnou vizi, která byla schválena. Tak vy určitě víte, kdo řídil naši zemi od revoluce. To si nebudeme asi tady připomínat. Tak my máme konkrétní výsledky. Konkrétní výsledky, které fungují.

Takže my na tom pracujeme.